Já si myslím, že ty rozpočtové zdroje tam skutečně jsou.

Tato částka oproti období, kdy nebyl členem vlády, narostla na trojnásobek, čili opravdu došlo k zázračnému zbohatnutí. Kéž by se takhle dařilo hospodařit i s veřejnými prostředky v našem státním rozpočtu.

My jsme tady projednávali střet zájmu naposledy, když jsme požádali kontrolní výbor, aby prozkoumal zprávu Evropské komise ke střetu zájmů. Všichni dobře víte, že tato záležitost se už nikdy na plénum Poslanecké sněmovny nedostala, žádné závěry tady z toho prezentovány nebyly, a myslím si, že bychom měli aspoň tímto hlasováním před volbami, když to všichni voliči sledují, ukázat, jaké jsou priority. Zejména to tedy bude na hlasech komunistické strany, takže komunistická strana by se měla vrátit ke svým kořenům, podívat se na Komunistický manifest, jestli se tedy mají podporovat oligarchové z veřejných peněz, anebo jestli to má jít k seniorům, kteří jsou klíčovou cílovou skupinou komunistické strany. Děkuji za pozornost. Děkuji.

A dovolte mi říct, že Komunistická strana Čech a Moravy ví, kdo je jejím voličem, ví, koho má zastupovat, a také ví, na rozdíl od jiných, kteří tady prezentují lecjaké věci za celý český národ, kdo a co odvádí pro tento stát. Nechte si ty rady pro sebe. Jsme v předvolební kampani a já si myslím, že tyto výkřiky do Poslanecké sněmovny patří jedině tak, kdybychom se změnili na restauraci čtvrté cenové kategorie. Děkuji.

Pokaždé, když se předkládá do Poslanecké sněmovny návrh, který má výrazné výdaje, výraznou výdajovou stránku, tak bychom vždycky měli říct i to B, to znamená, odkud se ty peníze vezmou. To je jediný seriózní přístup, protože jestli to tak dělat nebudeme, tak za 30 let ty důchodové peníze budou úplně vybrakované, prostě budou biliony v minusu. To tady opravdu nechceme a dopadne to i na dnešní seniory. Takže vždycky je potřeba říct, z čeho se to zaplatí, mít jasné zdroje. Velkou výhodou toho našeho návrhu, té dotační vratky, je, že skutečně jednoznačně pojmenovává ty zdroje, ze kterých mají dostat senioři příspěvek, a byl bych rád, kdyby to tak bylo i u návrhů, které jsou ostatním předkládány, na změny na přidání 300 korun a podobně. Měly by být jasně pojmenovány zdroje, ze kterých to půjde, a nejenom, že to půjde ze státního rozpočtu, kde to bude na dluh této země a povede to k dalšímu zadlužování.

Rozumím tomu, je volební kampaň. Dáváte to dohromady, najednou jste si vzpomněli na důchodce.

Přesně takhle to je.

Děkuju za slovo.

Rozumím tomu, že máme pevně zařazený bod, a rád bych ho projednal, ale pokud v sále nebude klid, tak nebudeme v jednání moct pokračovat vůbec. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A takhle to budeme dělat i do budoucna. Takže tady prosím vás nikdo nepovídejte, že jsme si na to vzpomněli až dneska. A druhá věc, ty peníze se nevrátí Evropské unii. A je mnohem lepší, aby ty peníze šly lidem, než aby si je rozdělovali členové vlády, kteří získali lukrativní pozice a vlivové pozice, aby přenastavili všechna dotační schémata. Takže tohle je zásadová politika a to my tady budeme prosazovat.